Praha sama o sobě za posledních osm devět let zafinancovala řadu miliard, opravdu řadu miliard, zafinancovala rozšíření kapacit základních i středních škol i mateřských škol. Nemá to obdoby nikde v historii České republiky, že by takto štědře nějaký kraj nebo stát dotoval školství. Je to díky tomu, že se Praze dařilo.

Já si to nemyslím.

Hezký den. Děkuji za slovo. Rád bych představil a přihlásil se ke dvěma pozměňujícím návrhům.

Takhle razantní škrt je pro tento program zcela nepřijatelný, a proto navrhuji tuto kapitolu posílit.

Ministerstvo životního prostředí je dlouhodobě kritizováno za nedostatečnou podporu adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny. Proto navrhuji navýšení o 50 mil. korun právě z peněz, které tuto změnu řeší, protože tento program Ministerstva životního prostředí právě se týká zmírňování dopadů klimatické změny. Děkuji.

Tak to nejlepší nakonec, tak jsem nechal na konec paní Kovářovou, ale je to spíše z toho důvodu, že já budu opravdu stručný a ona má připraveno delší vystoupení, takže jí děkuji za to, že mě pustila před sebe.

První z nich se týká částky, která by měla připadat na podporu rodin osob ve výkonu trestu odnětí svobody, což je věc, která z kapitoly Ministerstva spravedlnosti pro příští rok úplně zmizela. Stejně tak ve druhém návrhu nám zmizely peníze, které by se měly týkat programu protidrogové politiky v rámci České republiky, což si myslím, že není zrovna strategické šetřit právě na těchto výdajích.

Opět se to týká Ministerstva spravedlnosti jako ty předchozí dva návrhy. Rozpočtovou částku bychom na to rádi vzali z řádku kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky. Děkuji do budoucna za podporu těchto návrhů. Děkuji.

Máte slovo, prosím. Děkuji za slovo.

První pozměňovací návrh se týká kulturních památek a jejich záchrany.

Je to z toho důvodu, že v České republice je celá řada památek v havarijním stavu, hrozí jim nenávratné poškození a samozřejmě i ztráta historické hodnoty. A pokud vlastník takové památky například opraví střechu, tak ten zbytek zůstane relativně dále nepoškozen a může se opravovat postupně třeba deset let, ale pokud se neopraví ta střecha, tak bohužel taková památka potom skutečně přijde vniveč.